A co dělá premiér Petr Fiala, neschopný a nekompetentní premiér? Už jsme v polovině předsednictví. Nikdo nic neřekne, nikdo nepocítil nic. My jsme byli proti. My jsme říkali: Dejme to na pomoc potřebným lidem našim.

Takže já prostě tady bych chtěl navrhnout znovu říkám tento mimořádný bod, protože vláda za prvé teď reaguje opožděně, není to domyšlené.

Prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu stručný, vlezu se možná do pár minut. Mám tady dva návrhy, které bych chtěl předřadit, respektive dát je v pátek jako první a druhý bod.

A myslím si, že není potřeba otálet a čekat na nějaké jiné návrhy, ať už vládní, anebo poslanecké. Vím, že tady Piráti také navrhovali před několika týdny navýšení rodičáku už pravděpodobně s něčím konkrétním, tak se domnívám, že by tady tento bod, a poprosím o jeho podporu, měl být zařazen, ještě jednou opakuji, jako druhý bod v pátek. Děkuji. Nyní je přihlášen pan poslanec Marek Novák. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, žádám o předřazení bodu 86, sněmovní tisk číslo 246, novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Už jsem tady několikrát zmiňoval, že i Ministerstvo zdravotnictví se k tomuto problému vyjádřilo, že ho chce řešit, že předloží vlastní novelu. Je to již několik měsíců, tu novelu zatím nepředložilo. Proto žádám o předřazení toho našeho návrhu tak, abychom to mohli vyřešit a opravdu konečně ochránili naše děti tady před touto škodlivou látkou, kterou si dnes můžou bez problémů kdekoliv kdykoliv pořídit. Skutečně dochází k problémům.

Takže prosím za naše děti o podporu. A na kdy to chcete zařadit? Já bych požádal, aby to bylo zařazeno po pevně zařazených bodech. Na dnes? Dnes po pevně zařazených bodech. Tak děkuji.

Prosím, máte slovo. Já vám děkuji za slovo. Já bych pouze krátce chtěl k programu a k již zařazeným bodům. Na pořadu této schůze je zařazen také ten sněmovní tisk 160, to je zákon o podpoře nízkoemisních vozidel, a já bych si dovolil apelovat na všechny kolegyně poslankyně a poslance, aby se tento zákon projednal, abychom umožnili co nejrychlejší projednání, a to z jednoduchého důvodu. Implementační deficit v případě tohoto zákona, to, že ten zákon není schválen, je již tak velký, že nám skutečně bezprostředně hrozí řízení před Soudním dvorem EU.

Chápu, že vůči tomuto zákonu zaznívá kritika, protože současné ceny elektřiny jsou enormní, ale podmínky tohoto zákona bude třeba v prvním období plnit až na konci roku 2025.

To je zcela mylný výklad, to už jsme tady vysvětlili, vysvětlili jsme to na výboru, takže přijetí návrhu to skutečně nebrání.

My jsme dneska zrovna z Ministerstva pro místní rozvoj odeslali stanovisko pro Evropskou komisi, protože opět jsme byli urgováni, ve kterém se ještě naposledy snažíme oddálit podání žaloby, a pokud bude podána, tak uložení sankce už je skutečně nevyhnutelné. Soudní dvůr už nebude přihlížet k tomu, že legislativní proces v českém Parlamentu běží.